Je pravděpodobné, že škrty ve zdravotnictví připravuje vláda také prostor pro zpoplatnění části lékařské péče v České republice.

Tato vláda nechce nadále přidávat zdravotníkům a vlastně jenom dobíhá rozhodnutí předchozí vlády o přidání 6 %.

Uprchlíků by mělo být zaregistrováno podle posledních údajů zhruba 380 000. Zatím podle těch informací skutečně to saldo je vyrovnané, čili co nás ti uprchlíci stojí, tak zhruba takový příjem v současnosti zase z toho zdravotního pojištění, které se za ně platí, přichází do pojišťoven. Nicméně je tady hodně neznámých.

Ale když se dělá kontrola fyzická, tak tam často nejsou.

Ale všechno je to velmi složité. Je to problém. Na jednu stranu za zdravotnictví bych mohl zatleskat, protože si říkám výborně, tak za stovky tisíc uprchlíků přijímají zdravotní pojišťovny platby za zdravotní pojištěnce jako za státní zdravotní pojištěnce.

Nicméně uvidíme, jaký je vývoj.

Předpokládá se, že budeme nakupovat očkovací dávky, které budou ty preparáty již nějakým způsobem modifikovány na novou formu toho covidu a jistě to bude stát nemálo finančních prostředků.

Čili minus 14 miliard pro zdravotní pojišťovny, minus 8 miliard pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pro to Ministerstvo zdravotnictví České republiky to také znamená tuším minus 150 milionů pro hygienickou službu.

Opak se stává pravdou.

Nejsou to opravdu malé peníze. A připomínám znovu, už naposledy, že nemáme vůbec zohledněný vzestup energií. Kroky, které vláda činí, tak byť teď některé kroky už byly zveřejněny, tak bych rád dostal vysvětlení, jak se to dotkne třeba spotřeby energií nemocnic, kolik na tom ušetří, vlastně jak jim pomůžeme.

Takže máte to nakreslený hezky.